Kdyby vládní koalice náš zákon podpořila, mohlo mít teď hnutí ANO devět hejtmanů. Na tomto příkladu typicky vidíme absolutní politickou a ideovou vyprázdněnost některých členů vládní koalice. Vlastně vůbec nevědí, co vlastně chtějí prosazovat. Nerespektování výsledků voleb a obcházení vítěze je jen důkazem, že tradiční politické strany udělají cokoli, aby se udržely u koryta za každou cenu. Dámy a pánové, nejde o první příklad, kdy byl vítěz voleb obejit. Pamatujeme přece, že v Praze vyhrála předminulé volby TOP 09 se svým kandidátem na primátora panem Tůmou, ale největší programoví konkurenti, pravicová konzervativní ODS, se dohodli se socialisty a dosadili svého primátora.

K tomu, aby se ustavila jakákoli vláda v obci, ve městě, v kraji nebo na celostátní úrovni, je třeba udělat kompromisy a získat většinu za pomoci koaličních partnerů a je jasné, že v současném systému vyhrává nikoli vítěz voleb, ale ten, kdo umí udělat dohody či obchody. Pravda také v současnosti je, že ustavené rady v obcích a krajích nemusí respektovat vítěze voleb. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nabízíme poctivé a systémové řešení, které zná celá Evropa. Je to přímá volba a samozřejmě odvolatelnost politiků, tedy v první fázi konkrétně starostů a hejtmanů. Poslední země v Evropě, kde byla zavedena, bylo Slovensko, a dnes už tedy v našem regionu zbývá jen Česká republika, která má na krajské a obecní úrovni princip poměrného zastoupení.

Vím, že návrh zákona našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD tady ve Sněmovně nikdo už z principu neschválí, protože jsme tady jedinou skutečnou opoziční stranou, ale můžeme usnesením uložit vládě, tedy Ministerstvu vnitra, aby dokončilo a předložilo návrh svůj, tak aby v dalších komunálních volbách, které budou zanedlouho, se už mohlo volit tak, aby vládu v obci, ve městě a za čtyři roky i v kraji získal vítěz voleb. Je to mimo jiné i přání mnoha starostů, protože námi navrhovaný systém jim dává daleko větší stabilitu pro to, aby mohli plnit svůj program, a samozřejmě odvolatelnost dává naopak jistotu voličům, že když je politik podvede nebo zklame, mohou mu odebrat mandát. I toto stabilizuje systém, protože v ten okamžik si politici nedovolí voliče podvádět. Na závěr vás tedy ještě jednou žádám o zařazení mimořádného bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. A je mi celkem jedno, do jakého dne a na jakou hodinu tento bod zařadíte. Takže se jedná o návrh na zařazení do pořadu schůze. Děkuji.

Nyní má slovo paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo. Já se obracím na Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem.

Domnívám se stejně jako kolegové z klubu ODS, že by bylo dobré znát stanovisko představitelů vlády k této záležitosti, jak se Česká republika postaví k hlasování o této rezoluci na generální konferenci UNESCO.

Tímto stanoviskem bychom měli podpořit zástupce české vlády při dalších jednáních o této rezoluci.

Je to tedy zkráceně řečeno ten zákon o civilním letectví.

Děkuji. Děkuji. Děkuji, mám krátký návrh. Navrhuji, aby na dnešní jednání po pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 13, registr smluv. Ano, děkuji. Pan poslanec Adámek, po něm pan poslanec Farský.

Dobrý den, kolegové, kolegyně, vážený pane předsedo.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím pana poslance Farského. Připraví se pan poslanec Plíšek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl obrátit vaši pozornost ke dvěma tiskům, které jsou v tuto chvíli zařazeny tak, že nejspíše nemají velkou šanci na to, aby se stihly.

O to bych vás chtěl poprosit.

Já už jsem to tady zmiňoval loni, nebo letos na přelomu roku.